Děkuji a budeme pokračovat v obecné rozpravě. Nyní je přihlášená paní poslankyně Valachová, připraví se pan poslanec Holomčík. Omlouvám se. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím vaším prostřednictvím reagovat na kolegu pana poslance Čižinského, který tady hovořil o špatném sněmovním tisku.

Takže jenom tolik k tomu na upřesnění.

Příspěvek na bydlení, kolegové a kolegyně, je v tuto chvíli jedním z mála příspěvků, cestou, která zajišťuje lidem dostupné bydlení.

Tuto cestu pokládáme za správnou.

Poprosím vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Já se domnívám, že tato částka není vysoká, pokud to tedy znamená zpřístupnění důstojného bydlení, udržení důstojného bydlení, standardního družstevního bydlení pro až 30 000 domácností. Myslím si, že to je nejrychlejší způsob, a nikoliv drahý pro zajištění dostupného bydlení v co nejkratší době. Druhý pozměňovací návrh se týká také praktické věci, která je aktuální.

Děkuji vám za pozornost, v podrobné rozpravě se samozřejmě již stručně přihlásím k číslům obou těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji.

Děkuji. Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové. Já bych zde chtěl velmi ve stručnosti představit návrhy paní poslankyně Richterové, ale ještě než tak učiním, tak bych chtěl poděkovat paní poslankyni Šafránkové, panu poslanci Novákovi za kolegialitu, kterou předvedli s avízem změny komplexního pozměňovacího návrhu, a omlouvám se, že to komplikujeme, protože musíme ještě některé návrhy upravit na novou předlohu, protože podáváme i pozměňovací návrhy, které se vážou právě k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Já jenom avizuji, že si pravděpodobně v podrobné rozpravě před mým vystoupením budeme muset vzít pár minut přestávku bude to skutečně jenom tak dlouho, jak bude potřeba. Takže paní poslankyně a já v jejím zastoupení má připraveno v původní verzi třicet, teď to bude asi čtyřicet pozměňovacích návrhů. Ve stručnosti:

7412 se týká oznamovací povinnosti.